I když já jsem pro tu parlamentní debatu, no, tak jsem tady na to zvyklý. Dál. Parlamentní debata. Ústavní soud dále konstatuje, že parlamentní debata tak ztrácí svůj kontradiktorní charakter tak významný pro naplňování jejích funkcí.

Takže to je z mé strany v tuto chvíli všechno. Ale já si myslím, že... ano, někdo říká ne, ale já říkám ano.

Bude tady hlasování o stavu legislativní nouze, takže stačí zmáčknout tlačítko nikoliv ano chceme legislativní nouzi.

No a samozřejmě pak může být ještě schválení programu a tam bych taky samozřejmě ne. A máme to vyřízený. Takže toto je v tuto chvíli to, co jsem chtěl zrekapitulovat, abychom si opravdu připomněli to, před čím tady už varuje rozsudek Ústavního soudu.

To znamená konec suverenity a samostatnosti České republiky.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní je přihlášen řádně pan poslanec Radovan Vích.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené členky vlády, chtěl bych se vyjádřit k takzvanému pandemickému zákonu, který je navržen k projednání ve stavu legislativní nouze. To znamená, že se pandemický zákon má projednat zkráceně s vynecháním prvního čtení v Poslanecké sněmovně, dokonce s předchozím omezením připomínkového řízení orgánů státní správy. I výbor pro zdravotnictví dostal zkrácenou lhůtu pro projednání, přitom všechny běžné mechanismy, které mají garantovat, že nebude přijat nekvalitní zákon předkládaný vládou, jsou tedy v legislativní nouzi potlačené. To dává smysl v případě, že je opravdu spěch, hrozí vážné škody, pokud se nějaký zákon rychle nepřijme a lze předpokládat dočasnost takového rychlého řešení. To vše v tomto případě vůbec podle mého názoru neplatí. Běžným zákonem, kterým je pandemický zákon, se mají omezovat lidská práva zaručená ústavou, potenciálně narušovat chod podniků, třeba i klíčových podniků pro chod České republiky. Není to nijak limitované. Na druhou stranu jsou tímto mechanismem zásadně oslabené kontrolní mechanismy jiných institucí České republiky.

Tato verze pandemického zákona předloženého vládou pětikoalice je ale zcela nehorázná. Narušuje ústavou a Listinou základních práv a svobod garantovaná práva českých občanů, aniž by to bylo v nouzovém stavu, tedy v režimu krizové legislativy. Pandemickým zákonem se obchází krizová legislativa, která obsahuje silnou kontrolní roli Poslanecké sněmovny, tedy že vládou vyhlášený nouzový stav nemůže pokračovat déle než měsíc, pokud to neschválí Poslanecká sněmovna.

Novela pandemického zákona ale neobchází jen krizovou legislativu, obchází i mechanismy ústavního práva. Snaží se hlasováním jako u běžného zákona, tedy prostou většinou přítomných poslanců na dané schůzi Poslanecké sněmovny, nechat schválit legislativu zasahující do ústavních práv občanů. A je třeba připomínat, že ústavní většina hlasů poslanců v Poslanecké sněmovně je 120, tedy víc, než má pětikoalice k dispozici, ta má teoretických 108 hlasů. Ostatně můžeme to slyšet na vlastní uši z oken